160.

Prosím, aby místo o stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Holeček. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 590/4. Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi představit návrh zákona, který tímto vstupuje do třetího čtení. Jedná se o novelu zákona o podpoře sportu.